Já vám také děkuji. Neeviduji žádné přihlášky, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj chcete závěrečná slova. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Žádný návrh nevidím. Přistoupíme k hlasování. Přečtu návrh usnesení. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Není tomu tak. Jestliže žádné další návrhy nejsou, děkuji vám a končím projednávání tohoto tisku. Současně předávám řízení schůze.

Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším bodem našeho jednání je také bod z dílny pana ministra Svatopluka Němečka.